To, jestli jsou botičky, nebo nejsou, je především rozhodnutí městské samosprávy.

Když chceme argumentovat tím, že odtahy mají být, protože to brání silničnímu provozu, tak jakou logiku má, že 24 hodin to zafixuje botička? Pak to auto dalších 24 hodin vytváří překážku. Takže návrh nemá ani logiku.

Ale opravdu.

Ale pak ten důvod pomine.

Nemůže platit obojí současně.

A nemusíme to řešit na nějakých 24 hodin. Už to je komické, že jsme orientačně rozhodovali, jestli překážka může být šest hodin, nebo 12, nebo 24.

Takže náš klub bude hlasovat pro senátní verzi tohoto návrhu zákona. Děkuji panu předsedovi.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Jestli dovolíte, laskavě bych dovolil poopravit svého předřečníka. Mám pocit, že těch poslanců hlasovalo nikoliv 64, ale 63. Navíc to bylo v pátek někdy v půl čtvrté odpoledne poté, co pozměňovací návrh byl načten někdy ve středu, byla opět schválena zkrácená lhůta. To se jenom lehce vracím i k odpolední diskusi, která tady probíhala na téma zkracování času mezi druhým a třetím čtením. Tolik jenom na opravu.

Tam pan poslanec Huml uvádí, že městská policie odtahuje sanitky, auta označená jako vozidla lékaře, diplomatická vozidla, a dokonce i vozidla státní policie, což byla samozřejmě věta, která je velmi zajímavá. Já jsem se obrátil na ředitele Městské policie v Praze. Dovolte mi, abych citoval, možná jste jej někteří i obdrželi, nebo alespoň mám zprávu, že snad byl odeslán i na jednotlivé poslanecké kluby. Tedy citace pana ředitele: